9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Poprosím předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s dalším postupem při konání volby.

Děkuji za slovo, pane předsedající.